Stanovisko? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro.

Stanovisko?

V hlasování pořadové číslo 197 přihlášeno 181 poslankyň a poslanců, pro 79, proti 81. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 198 přihlášeno 181 poslankyň a poslanců, pro 79, proti 81. Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko?

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 209 přihlášeno 181 poslanců, pro 80, proti 85. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 211 přihlášeno 181 poslanců, pro 81, proti 86.